Tento název jsme navrhli proto, protože se nám zdá pro tu profesi vhodnější a jasnějším způsobem rozlišuje profesi zdravotnickou a profesi školskou nebo pedagogickou. Nechci dál zdržovat. Odůvodnění je v rámci pozměňovacího návrhu k přečtení. Děkuji. Děkuju pěkně.

A děkuji také za tu vykonanou práci.

Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Berki.

Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Zajíčková, připraví se paní poslankyně Bělohlávková.

Tak, paní poslankyně, vaše faktická poznámka.

Děkuji za dodržení času.

Tak, kolegové, kolegyně, prosím o ztišení, a paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

A to si tady troufnu tvrdit, protože patnáct let jsem pracovala ve školství, ve velmi úzkém kontaktu se školskými logopedy, a nikdy jsem nezaznamenala jediný problém, právě naopak.

Já myslím, že budeme hlasovat, nějak rozhodneme. Tady asi není cesta nikoho nikam přesvědčit a já jenom doufám, že se zlepší péče o děti s poruchou řeči.

A já za ministerstvo můžu říct, že fakt ty kompetence uděláme co nejvíc spravedlivě a maximálně budeme spolupracovat ohledně kurzů a postgraduálního vzdělávání tak, abychom je měli kvalitní, a je jedno, jak se budou jmenovat. Děkuji.

Děkuji a vracíme se do obecné rozpravy.